Děkuji. Nyní jenom konstatuji, že zde mám přihlášeny tři pány poslance a paní poslankyni k faktickým poznámkám. Pan poslanec Třešňák, Svoboda, paní poslankyně Adámková, pan poslanec Kaňkovský před přednostním právem pana ministra. Máte slovo, pane poslanče. V krátké faktické zareaguji na pana Běhounka prostřednictvím pana předsedajícího.

Nyní faktická poznámka pana poslance Svobody.

Prosím, máte slovo.

Ale věc je určitě dobrá, dobře.

Doba se musí využít k tomu, pokud nějaká bude, aby se to dopracovalo. Protože už jsme jednou měli dva roky a co se stalo? Nic. Ne, to skutečně v medicíně není možné dělat. Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Adámkové. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady ještě nezazněla jedna věc. To je úplně jinak dáno. Ale my tam dodneška nemáme to, co to mělo umět. A to se domnívám, že je základní problém.

Děkuji. Nyní faktická poznámka pan poslanec Kaňkovský. Milé dámy, vážení pánové, ještě krátká poznámka k problematice elektronického receptu.

Také vnímáme to, že skutečně prováděcí vyhláška do dnešního dne není veřejná, to znamená, neměla se s ní možnost zdravotnická veřejnost seznámit.

Takže neříkejme tady, že bouráme koncepci elektronického receptu. K další faktické poznámce je přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych s dovolením využil této faktické poznámky k procedurálnímu návrhu, protože je avizována přestávka v trvání 30 minut ze strany Pirátů.

Já o tomto návrhu dám bezprostředně hlasovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme jednat a hlasovat po 19. hodině. Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan ministr Ludvík. Máte slovo.

Jak to vím? Velmi jednoduše. Krajskému úřadu oznámilo celkem 48 praktických lékařů, že končí.

Upozorňuji, že má patnáct paragrafů. Je na dvou listech A4. Když počítám ještě úvod a závěr, na třech, teď to vidím.

Ještě to, co říkala paní poslankyně Adámková.

To totiž budete muset rozhodnout vy. To je totiž velmi, ale velmi klíčový zásah do soukromí lidí.